Nemají. Takže v rozpravě první pan kolega František Laudát.

Rozumím vám, ale v tuto chvíli nemohu nic jiného dělat než pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny. Ptám se i kolegy Klána, jestli má zájem, nebo nemá zájem vystoupit. První v rozpravě je pan poslanec Jan Zahradník.